Tvrdíte, že nejste ze světa politiky. A já vám říkám, že to není pravda. Vy jste součástí politického světa už od padesátých , devadesátých let. Padesátých možná také.

Škoda, že si nevzpomínáte na vaše vazby na pana Langera, Grosse a další. Škoda, že jste tak rychle zapomněl, že jste byl aktivní a že jste se světem politiky v České republice byl ve velmi úzkém kontaktu.

Když zatýkali ty, co vlastnili statisíce, tak jsem také mlčel, protože se mě to netýkalo. A když si potom přišli pro mě, tak už nebyl nikdo, kdo by se mě zastal.

Jenže ono se mě to týká. A ač si to možná nechcete připustit, tak se to týká i vás, milí členové hnutí ANO. To je prostě skutečnost, to tak je.

Dostanu se k tomu, vážený kolego prostřednictvím pana předsedajícího.

To není o diskusi. To je o tom, že nejste schopen diskutovat a nejste schopen odpovědět. A místo diskuse se dost často setkáváme s tím, že lidi kolem sebe urážíte místo toho, abyste věci vysvětloval. A já jsem dokonce přesvědčen, že svým chováním v mnoha ohledech poškozujete hnutí ANO. A já jsem si jist, že zásadní pochybení jste udělal tehdy, jestliže vám někdo říká, že to jsou lživé spisy a výslechy, že jste s tím nešel ven a na policii. A rovnou na to odpovím. Jako člen vlády, jestliže vás to poškozuje, není to pravda, odposlechy jsou zmanipulované, proč nepožádáte o svolání Bezpečnostní rady státu? Můžete to nechat prověřit! Máte to ve své moci a ani tohoto nástroje nevyužijete. Mnohokrát jste i na koaličních radách říkal, jak neovlivňujete média, jak do nich nevstupujete. Není to pravda! Není to pravda.

A ještě jednu otázku si kladu. Za předpokladu, že nahrávka, kdy mluvíte o tom, že se vám dostává do rukou záznam ze spisu Beretta, výslechy jiných lidí, a jestli se to časově překrývá s dobou, kdy v Poslanecké sněmovně probíhalo konání vyšetřovací komise ohledně reformy policie, já si kladu otázku, zda jste nám nelhal. O to víc by se celá situace měla prošetřit, zda to je, nebo není pravda a zda výslechy byly, nebo nebyly zmanipulovány. Protože v případě, že to pravda je, tak by to mnoho věcí dokázalo vysvětlit. Za lidovce říkám, že podpoříme program schůze. A ještě jednu věc na závěr chci říci.

Stejným způsobem totiž mohou být likvidovány například firmy v rámci konkurenčního boje, mohou se tvořit kauzy na jednotlivé lidi, a spravedlnosti se nedovoláte. To znamená, není to o tom, že zde řešíme pouze odposlechy. V dnešní době řešíme budoucnost této země a jejího dalšího směřování. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu místopředsedovi Bartoškovi, který byl zatím posledním přihlášeným s přednostním právem. Budeme hlasovat o návrhu pořadu 58. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Načtu ještě omluvenky. Paní poslankyně Nytrová se omlouvá dnes po celý jednací den z osobních důvodů. Já vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu pořadu 58. schůze Poslanecké sněmovny, tak, jak byl písemně předložen. O tomto návrhu zahajuji hlasování.

Návrh schůze byl schválen. Zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím demokratické společnosti Prosím, aby se slova postupně ujali zástupci navrhovatelů tohoto bodu pan poslanec Petr Fiala a pan poslanec Michal Kučera. Prosím pana poslance Fialu za navrhovatele.

Přestože pan předseda Fiala už vystoupil, poprosím ho, aby krátce tento bod uvedl. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dámy a pánové, děkuji všem poslankyním a poslancům, kteří podpořili náš návrh programu mimořádné schůze ke zneužití moci ze strany ministra financí a vicepremiéra české vlády Andreje Babiše. Myslím, že zazněly ze strany navrhovatelů i ze strany dalších řečníků s přednostním právem všechny podstatné argumenty, které ukazují význam toho, proč se má tato mimořádná schůze konat.

Děkuji panu navrhovateli. Nemá zájem. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová.